Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Než o tom dáte hlasovat, tak bych rád slyšel, na základě kterého článku jednacího řádu platného zákona České republiky přednášíte tento návrh? V jednacím řádu jsou přesně popsány typy návrhů, které mohou zaznít v rozpravě. Mohu se mýlit, takže bych poprosil o informaci, kterou nemám v této chvíli k dispozici. Děkuji vám. Jde o to, že před hlasováním o pozměňovacích návrzích musí být ukončena rozprava a tento návrh mi umožňuje usnesení Poslanecké sněmovny z minulých volebních období, kde takový postup byl několikrát použit.

A tento návrh byl prohlasován. Máte slovo.

Je to procedurální návrh, který budeme hlasovat bez rozpravy, a to v hlasování číslo jedenáct. Pan předseda klubu ODS navrhl námitku proti mému postupu. Já vás odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a budeme hlasovat o námitce proti mému postupu. Zahájil jsem hlasování číslo 11 a ptám se, kdo souhlasí s námitkou proti postupu předsedajícího. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 11. Námitka byla zamítnuta. Budeme tedy hlasovat o ukončení rozpravy. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Jednací řád Poslanecké sněmovny stanoví v § 66, že předsedající rozpravu ukončí, nejsouli do rozpravy přihlášeni další řečníci. Teď vidíme, že řečníci tam přihlášeni jsou, takže ukončení rozpravy v tento okamžik by bylo v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Pan předseda Faltýnek navrhl stanovit s odkazem na platné usnesení Poslanecké sněmovny, které v článku 1 praví: Poslanecká sněmovna se může usnést, že v určitém čase nebude hlasováno a hlasování o podaných návrzích proběhne ve stanovenou dobu.

Jak už jsem řekl, § 66 odstavec 1 zákona o jednacím řádu stanoví, že předsedající ukončí rozpravu, nejsouli do rozpravy přihlášeni další řečníci. Pokud je tedy o další rozpravu zájem, není možné postupovat proti tomuto zákonnému ustanovení, ukončit rozpravu a přistoupit k hlasování na základě pouhého autonomního usnesení, které svoji platnost odvozuje od jiného ustanovení téhož zákona a nemá a nemůže mít vyšší platnost.

V bodě 58 tohoto nálezu Ústavního soudu čteme: Z citace uvedených ustanovení jednacího řádu Poslanecké sněmovny vyplývá, že omezení, respektive ukončení rozpravy o návrhu přezkoumávaného zákona ve třetím čtení nebylo provedeno v souladu se zákonem, konkrétně v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, když sama Ústava ani jiná část ústavního pořádku v tomto ohledu podrobnosti nestanoví, a to jak Poslaneckou sněmovnou, tak jejím předsedou. To i přesto, že nebyly využity možnosti, které zákon předsedajícímu schůze pro usměrnění rozpravy dává. Takže to k tomu řekl Ústavní soud České republiky. Tento způsob aplikace předmětného autonomního usnesení je tedy i podle názoru Ústavního soudu protizákonný, odporující jednacímu řádu Poslanecké sněmovny. Ústavní soud, a to je potřeba dodat, tehdy, protože šlo o první případ, neshledal, že by intenzita porušení zákona byla taková, aby ospravedlnila derogaci uvedeného zákona. Je zde třeba upozornit na výrazný rozdíl mezi tehdejší a dnešní situací. V tehdejším případě vláda čelila snahám opozice, které považovala za obstrukční, nejprve tak, že vyčerpala běžné nástroje, které jí jednací řád k překonání obstrukcí dává. Zde je možno uvést především § 59 odstavec 1 a 2 zákona o jednacím řádu o omezení řečnické doby. V současné situaci ovšem vláda k takovému kroku nepřistoupila, a je proto nepochopitelné, proč rovnou vědomě přikročila k řešení, které je podle známého názoru Ústavního soudu protizákonné. Pokud bychom takové porušení zákonných procesních pravidel mohli považovat za krajní řešení, ospravedlnitelné by bylo jen v případě úplného ochromení Poslanecké sněmovny dlouhodobou obstrukcí znemožňující efektivní výkon vládnutí. Pak je třeba zdůraznit, že současná situace se svou intenzitou ničemu takovému ani zdaleka nepřiblížila. Nezlepšuje to ani to, co už zde bylo uvedeno, že bylo několikrát navrhováno, aby Poslanecká sněmovna jednala delší dobu. Teprve poté, co se vyčerpají standardní protiobstrukční nástroje a ani poté se nedobereme k výsledku, je možné vůbec začít přemýšlet nad razantnějšími kroky.

Nezpochybňujeme tedy samo usnesení Poslanecké sněmovny, kterým byla stanovena doba pro hlasování o sněmovním tisku, ale k naplnění tohoto usnesení je možno přistoupit pouze tehdy, budeli tou dobou vyčerpána a ukončena rozprava, jinak dojde ke zřetelnému porušení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.